Mandátový a imunitní výbor jedná ze zákona neveřejně. To znamená, že pouze jeho členové mají k dispozici plnou sumu informací, která na tento výbor přichází. Ani vy ostatní poslanci, kteří nebudete členové tohoto výboru, na výbor nemůžete přijít, nemůžete se jeho jednání zúčastnit a nemůžete se s oněmi informacemi seznámit. Máli demokraticky fungovat Parlament po volbách, které vyslaly do Poslanecké sněmovny devět politických uskupení, je nezbytně nutné, aby podle mého názoru těchto devět politických uskupení mělo svého zástupce v mandátovém a imunitním výboru. Není to pouze proto, že se domníváme, že přijde nová žádost o vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka.

Jestliže odepřete právo těmto menším stranám, které teď jsou menší, ale v budoucnu mohou být větší, a vy naopak se můžete stát těmi malými a budete tady příště stát a budete se dožadovat toho demokratického práva, tak se zle podepíšete pod charakter demokratické instituce, který má zůstat, a podle Ústavy je to základní předpoklad fungování naší společnosti, tedy Parlament jako celek, Poslanecká sněmovna, zvlášť jsmeli teď u jednání Poslanecké sněmovny jako její nově zvolení zástupci.

Celé volební období si budou prosazovat a rozhodovat úplně, jak budou chtít.

Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já si myslím, že stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru je zcela zásadní, protože předurčí další fungování této Poslanecké sněmovny. K tomu, abyste mohli plnit roli opozice, a možná, že vy, kteří se dnes cítíte, že jste součástí koalice, do budoucna můžete být v opozici, tak pochopíte, že to základní, co potřebujete, je mít dostatek kvalitních informací.

Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

Máme za sebou sedm volebních období a ani jednou se nestalo, že by některý poslanecký klub neměl zastoupení v tomto výboru.

V tomto případě logicky vyšli ti, kteří mají nejvíc hlasů, vstříc těm, kteří mají nejméně hlasů. U všech jiných je to věc politické dohody a názory většiny. A i my ostatní, kteří budeme mít zastoupení v mandátovém a imunitním výboru, tak přece víme, že dostaneme jenom obecnou informaci od toho, co se ti členové výboru na tom jednání dozvědí. Nedostaneme konkrétní a nemůžeme to po nich ani chtít. Oni nám mohou jenom sdělit svůj názor a doporučit, jak postupovat, až budeme hlasovat o doporučení mandátového a imunitního výboru.

Nepamatuji si případ, že by poslanec, který není členem výboru, nedostal slovo na jiném výboru. Děkuji. Prosím pana předsedu Kalouska a potom paní poslankyně Kovářová, potom pan předseda Michálek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan poslanec Stanjura mě předešel. A já jsem chtěl především zdůraznit, že nikdy v minulosti se nestalo, aby nějaká politická frakce neměla své zastoupení v mandátovém a imunitním výboru. Pravda, nikdy tady také nebylo tolik frakcí. A dovolte mi jednu historickou vzpomínku. Je to proto, že pravidla poměrného zastoupení, podle kterého rozpočítáváme své zastoupení do jednotlivých frakcí, se váží ještě k poměrnému volebnímu systému. Poměrný volební systém zaručoval, že pokud některá politická strana nebo hnutí překročily pět procent, měly minimálně deset poslanců.

Protože míň jich být nemohlo při starém poměrném zastoupení.

A je logické, že takoví pak nemohou mít zastoupení ve všech výborech, a také o to nikdo neusiluje.

Děkuji. Než dám slovo paní poslankyni Kovářové, tak se ptám pana poslance Beitla, jestli to je faktická poznámka. Tak paní poslankyně Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k mému překvapení bylo navrženo, že počet členů by měl být 13. Já bych ráda připomněla článek 2 odst. 2 Ústavy, kde se praví, že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, tedy nás poslanců. Pokud by se odsouhlasil počet 13, tak klub STAN by tam neměl své zastoupení.